Dovoluji si vás požádat o schválení předloženého návrhu zákona ve znění zmíněných uplatněných pozměňovacích návrhů, s nimiž Ministerstvo dopravy souhlasí. Děkuji vám moc za pozornost a věřím, že tohle je jeden z konkrétních kroků, kde se podařilo zachovat i při nezbytné adaptaci evropských nařízení zdravý rozum a podmínky, které nebudou znamenat omezení spolkové činnosti, modelářů v tomto případě, v českých podmínkách.

Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, pane ministře, kolegyně a kolegové, pokusím se ještě jednou vysvětlit svůj pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se tedy mění zákon o civilním letectví, sněmovní tisk 207. Můj pozměňovací návrh měl dva cíle.

Tento bod si dovolím více objasnit. Ministerstvo dopravy, a zřejmě tedy i Ministerstvo vnitra jejich stanovisko jsem neviděl úpravu považuje za vyvážený kompromis a současně argumentuje tím, že by změna umožnila využití dronů při plnění jakéhokoli úkolu to tady říkal i pan ministr. Já tedy musím říct, že s tím nesouhlasím, a budu se snažit vám to zdůvodnit.